Dobré odpoledne ještě jednou a děkuji za slovo.

A ještě tedy jeden argument na zmíněnou protiústavnost, nebo vysvětlení případné protiústavnosti, kterou kolegyně vidí v tom, že při původně navrhované účinnosti tento zákon vstoupí do již platně uzavřených smluvních vztahů, například pětiletých termínovaných vkladů, s členy a zákon donutí záložny tyto vklady navzdory platné smlouvě neúročit, tj. bude se jednat o tzv. retroaktivní dopady zákona do již uzavřených smluvních vztahů. Navržené znění bez senátního pozměňovacího návrhu tak zjevně popírá Ústavou garantovanou jistotu právních vztahů běžných občanů ČR. Já bych vás velice ráda požádala, abyste zvážili svou podporu a podpořili tento náš senátní pozměňovací návrh, který nikterak nezasahuje do základních ustanovení tohoto zákona, my se všemi těmi opatřeními naprosto souhlasíme, a jen posouvá účinnost jednoho bodu a zpřísňuje jednu podmínku.

Děkuji. Zeptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Volný. Kolegové, kolegyně, já jsem si vzal sice technickou, ale využiji i rozpravy. Nebude to dlouhé. Chtěl bych jenom podotknout jednu věc. Opravdu mám pocit, že to, co prošlo Parlamentem, má hlavu a patu.

A myslím si, že pokud kampeličky jsou silné, schopné a podnikají poctivě, tak se nemusí ani jejich klienti ani kampeličky bát ani o klienty ani o ty prostředky.

Všechno bude platit stát, resp. z fondu pojištění. Já si myslím, že 10 % není moc a jako garance za podnikání a za kvalitní podnikání je to namístě.

Tolik tedy omluvy.